Další věc. To se může také stát. Neodmaturoval.

Ono nám něco napovídá.

Nebo změnil se nějak systém?

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen velmi stručně reagovat na kolegu Vondráka s tím, že ve chvíli, kdy ten populační ročník na vysoké škole je násobně větší procento toho populačního ročníku celého, to znamená, kdy jde studovat třeba 60 % ročníku místo 10 % v minulosti, tak logicky ta průměrná úroveň musí klesnout.

A poté kolega Benešík. Děkuji, pane předsedající.

Nicméně já jsem poprvé nastoupil do školy v roce 2000 a dostal jsem klíč od kabinetu a stůl. To bylo všechno.

Protože objem byrokratické práce mne jako učitele tělesné výchovy a technické výchovy stoupl asi o 150 %.

Poslední klasická ukázka je školní inkluze, jejíž výsledky ve všech mezinárodních testech na půdě této Sněmovny budou velice negativně, to si buďme naprosto jisti, oceňovat naši budoucí kolegové.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Ondřej Benešík, připraví se kolega Baxa. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zaznívá tady, resp. spousta kolegů a kolegyň diskutuje a srovnává kvalitu českého, popř. československého školství před 30 lety. Já se ptám, já skutečně nevím, nenarazil jsem na to existují nějaká relevantní data?